13.

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Pane ministře, prosím, ujměte se slova. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych v krátkosti připomněl návrh novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Hlavním cílem předloženého návrhu zákona je upravit stávající systém přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění, a to tak, že se budou nově zohledňovat skutečné výdaje zdravotních pojišťoven na léčbu chronicky nemocných pojištěnců, jejichž léčba je spojena s vyšší spotřebou léčivých přípravků.

Vážená paní předsedající, dámy a pánové, předloženým návrhem se v souladu s programovým prohlášením vlády, o čemž jsem přesvědčen, zajistí spravedlivější rozdělení pojistného mezi zdravotní pojišťovny v závislosti na nákladnost jednotlivých pojištěnců, a proto opravdu věřím, že ho v legislativním procesu podpoříte, a velice vám děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru pro zdravotnictví pan poslanec Jaroslav Krákora, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, moje role bude poněkud jednodušší, protože pan ministr velice stručně a výstižně řekl v podstatě všechno.

Po úvodním slovu zástupce Ministerstva zdravotnictví Toma Filipa a zpravodajské zprávě poslance MUDr. Jaroslava Krákory a po rozpravě výbor pro zdravotnictví

II. zmocňuje zpravodaje výboru poslance MUDr. Jaroslavu Krákoru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny.